Vážené kolegyně, vážení kolegové, po přestávce budeme pokračovat v jednání. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych oznámil výsledek jednání poslaneckého klubu. My jsme se samozřejmě sešli ještě s lídry poslaneckého klubu hnutí ANO, oni jednali i s ministrem Stanjurou a výsledek je takový, že jsme se dohodli, že po skončení služebního zákona, což je jeden z dalších dnešních bodů, vystoupí pan ministr Stanjura a vysvětlí ten deficit státního rozpočtu, což já kvituju, protože se o tom musíme bavit, a samozřejmě byť jenom přednostní práva, můžeme na něj reagovat.

Děkuji.